Děkuji pěkně za slovo.

Druhá poznámka.

Tam to bylo přece úplně o něčem jiném. A třetí věc k té finanční stabilitě. Ono to tady vypadá, jako že Česká národní banka nemá žádné nástroje k tomu, aby řešila finanční stabilitu, nemá žádné nástroje směrem k bankám. Vždyť to přece není pravda. Kapitálová přiměřenost, celá řada dalších nástrojů, kterými Česká národní banka finanční stabilitu bankovního sektoru v České republice řeší, tak těch má Česká národní banka celou řadu.

Tak to mají třeba Ministerstvo financí a centrální banka. Znova upozorňuji, že čas vymezený na faktickou poznámku je dvě minuty. Pan předseda Stanjura s přednostním právem v rozpravě. Prosím. Právě proto jsem si nevzal faktickou připomínku.

To takhle můžu z toho jakoby přečíst, nicméně my jsme se oba dva ptali, jak se řídí komerční banky dneska doporučeními České národní banky, a na to jsme odpověď nedostali. Tak já zkusím okomentovat, případně se zeptat na jeho vystoupení. Myslím si, že fakt nesedí.